Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych jenom doplnila kolegyně a reagovala bych na ta čísla, která tady sdělil pan ministr.

Rozhodně teď za ten půlrok se to číslo tolik nezvětšilo.

A chtěla bych říct, co je to za logiku, když si tady budeme říkat, že snížíme důchody, a zároveň poradíme těm lidem, aby si došli na sociální dávku? Pane ministře, stejně to jde z vašeho rozpočtu. A ty lidi jenom vystavujeme stresujícím situacím a senioři to opravdu velmi citlivě vnímají.

Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Bylo to způsobeno interpretací, kterou mám tady před sebou, právě tím zvyšováním důchodů, které tady proběhlo v těch letech.

Prosím, máte slovo.

Nyní se vracíme do obecné rozpravy. Než předám slovo panu poslanci Sílovi, tak ještě jedna omluva.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, já bych chtěl využít této situace, kdy mám možnost vás oslovit, pane ministře.

Mnozí lidé se radují z těch statistik, že žijeme déle, jak bylo běžné v minulosti, ale takzvané dožití ve zdraví, to je úplně jiná kategorie.